Děkuji. Jako další paní poslankyně Zuzana Ožanová, připraví se pan poslanec Jaroslav Foldyna. Já trochu budu navážu na kolegy, že se jedná o bezpečnost státu. Já se domnívám, že standardnímu legislativnímu procesu vůbec nic nebrání a není důvod pro legislativní stav nouze, že všechno lze stihnout. My jsme byli k tomu připraveni, stačilo se spolu bavit, možná je to také trošku o komunikaci. Bylo by dobré navzájem komunikovat.

Všechno se dotýká hospodářství této země, toho, jak budou podnikatelé podnikat, jaké budou mít zisky, o zaměstnanosti. Já si nepamatuju, že by tyhlety zákony byly ve stavu legislativní nouze. Pokud použijeme tuto rétoriku, tak je legislativní stav nouze úplně vše. Prosím, zkusme zvážit, nedělat to v legislativním stavu nouze, domluvit se na zkrácení lhůt. A domnívám se, že by této Sněmovně prospěla trochu demokracie a trochu bavení se o tom, že by bylo vhodné připravit třeba pozměňovací návrhy a zabývat se tím, jak kvalitně je tento návrh zákona připraven, anebo to, jestli to není legislativní stav nouze jenom proto, protože to ministerstvo nestihlo připravit včas. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Máte proti sobě 108 poslanců koalice, kteří se rozhodli tak, jak se rozhodli. Přátelé, čím víc budete situaci brzdit, zdržovat, tím méně toho koaliční vláda a koaliční poslanci projednají.

No, pánové, to bych neudělal nikdy. Ti lidé jsou opravdu ve strašné nouzi, já to velmi cítím, a jsou prostě nedůstojné ty dohady tady. Nechte tu věc běžet tak, jak běží, vláda ví, co dělá. Nyní tedy jsme vyčerpali všechny faktické poznámky a nyní přednostní práva.

Prosím, pane ministře.